Ještě pan poslanec Klán, je to řádná přihláška. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo.

Je to dáno tou atmosférou mezi lidmi. ale i tady, protože víme, že mnoho těchto ekologických hnutí, řekněme si to na rovinu, i účelově někdy blokuje ty stavby, proto je tady taková ta atmosféra.

Takže on z toho byl trošku vyděšen, ale to bylo řečeno na rovinu. Protože říkám, já osobě znám taky, když se staví třeba městské okruhy. A stojí to řadu let, narůstá doprava, která jde přes centra měst. To se nám opravdu také stalo. Říkám, řekl jsem na rovinu, že ne všichni to dělají, ale někteří to dělají opravdu účelově a mně to opravdu taky vadí.

Chápu opravdu tu snahu je trošičku omezit, protože ta nálada je taková, že se opravdu dost často blokují různé stavby, které je potřeba udělat.

Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo. Já bych navázala teď tady na pana poslance, který hovořil přede mnou a říkal, jak si přečteme palcové titulky, že zabraňujeme veřejnosti, aby nějakým způsobem hlídala politiky či firmy atd.

Je to takové docela paradoxní, když politikové tady dneska se v podstatě staví proti subjektům občanské společnosti. A subjekty občanské společnosti, pro ně není synonymum ekoteroristé ani nátlakové skupiny. To nesmíme házet do jednoho pytle. Pan poslanec Zemek, po něm pan poslanec Kučera. Děkuji za slovo. Pan kolega předřečník tady zmínil, že trošku omezujeme účast veřejnosti. A druhá věc.

A bohužel vždycky v případech, kdy stavba byla zablokována, tak ten úřad tam nedokázal rozhodnout.

To, že se dneska staví zejména dopravní stavby, tak jak se staví a zejména jak se opravují, tak za to mnohdy skutečně nemohou žádní ekoteroristé, natož zelení.

Začínají v osm hodin a končí ve čtyři hodiny odpoledne. V tom je ten základní problém.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, nepopravujme posly špatných zpráv. Přece to, že je špatně připravená dokumentace nebo že úřady špatně rozhodují, za to nemohou občanské iniciativy a občané, kteří se ozvou. A ty statistiky mluví jasně, že zdržování infrastrukturních staveb není věcí obstrukcí dotčené veřejnosti, ale je to věcí nekvalitně připravených podkladů a vadného rozhodování státní správy. Tak to je.

Tak tenhle návrat o mnoho a mnoho let zpátky si myslím nepřejeme. A koneckonců, odolali jsme tomuto pokušení už několikrát v minulosti. Děkuji za pozornost.

Asi žijeme každý úplně někde jinde. Zásady územního rozvoje, územní plán, EIA, územní rozhodnutí, stavební povolení. Pořád dokola, pořád ti samí. A my říkáme: A dost. Co je špatně na tom, že chceme, aby ten spolek měl místní příslušnost? Já osobně beru vážně, pokud s nějakou stavbou mají problém lidé, kteří tam žijí, a v dostatečném počtu, ne jeden nebo tři, aby založili občanské sdružení. Stoprocentně. A když to sečtete, tak máme rekordně dlouhou přípravu stavby. A jednou k soudu, a rozhodnuto. Nějak. Bohužel stát je velmi často podporuje dotacemi, svoje vlastní odpůrce, to je pro mě naprosto neuvěřitelné, ale je to tak, protože je to populární. Dělá to i tato vláda, tento ministr životního prostředí. Je to populární. Má klid. No a co, že to zdržuje? Takže pokud chce mluvit o přístupu veřejnosti, tak klíčová je místní samospráva. To je klíč!